To, co tady citovala paní Olga Havlová, co opakovaně dostáváme do svých mailů, je text, který skutečně nelze příliš komentovat. Já jen se pozastavuji nad tím, jak Hana Marvanová, která je pod tímto podepsaná, mohla vykonávat funkci náměstkyně ministryně. Dovolím si vás upozornit, že poslanecký klub svolává předseda poslaneckého klubu, to jsem já. Žádný mimořádný poslanecký klub k tomuto tématu nebyl svolán a podpora kolegovi Birkemu v našem poslaneckém klubu byla jednoznačná. Dámy a pánové, já za Jana Birkeho ručím. A i na základě toho, co zde zaznělo, vás velmi prosím o jeho podporu. Děkuji. Nyní pan předseda Okamura s faktickou poznámkou.

Zatímco u jiných komisí se tady vládní koalice dokáže hned dohodnout a není problém, tak je zajímavé, že u této konkrétní komise, u předsedy, což je velice vlivná pozice, se najednou vládní koalice dohodnout nedokáže. My jsme samozřejmě navrhovali svého předsedu. Když jsme viděli, že pro to není ve vládní koalici politická vůle, aby předsedou této vyšetřovací komise byl poslanec za hnutí Úsvit, přestože my jsme ji navrhli a děkuji, že jste to prohlasovali tak já znovu říkám, že proto my jsme přikročili k tomu, že podporujeme kandidáta hnutí ANO, protože přece jenom jako strana, která je tady nově a nemá s tím přímo nic společného, tak nám to připadá bližší. Takže vážení přátelé, ne slova, ale činy. Protože to, co se tady děje, znovu a znovu ukazuje, o jaký šlendrián se jedná a že se tady jedná skutečně o nějaký zákulisní lobbing. Paní poslankyně Havlová říkala o střetu zájmů. Takže to chci jenom zdůraznit, přestože to tady bylo již vysvětleno. Nyní dostane slovo pan předseda Kalousek a po jeho faktické poznámce dám pětiminutovou přestávku a požádám předsedy klubů, aby za mnou přišli a domluvili jsme se na dalším postupu, protože přetahujeme plánovanou přestávku. Máte slovo, pane předsedo. Pane poslanče Birke prostřednictvím pana předsedajícího, není pravdou, že jediný, kdo může rozhodovat o tom, kdo krade, či nekrade, jsou voliči, jak jste řekl.

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikoho nevidím, tedy končím rozpravu a dávám slovo panu předsedovi volební komise. Děkuji za slovo. Budu po rozpravě konstatovat, že o návrhu na tajné hlasování se nehlasuje, stanoví tak zákon o jednacím řádu Sněmovny. Takže i tato volba proběhne ve Státních aktech tajným způsobem pomocí lístků. A nyní tedy prosím, abyste i tento bod, pane předsedo, přerušil a otevřel další volební bod.